Já vám děkuji, pane poslanče. Já zareaguji na svého předřečníka, vaším prostřednictvím, pana poslance Zahradníka.

Tak já to jenom zjednoduším.

My budeme proti. Děkuji za dodržení času, stručnost. Další je do debaty přihlášen pan poslanec Luzar. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych otevřel k této problematice otázku, která tady ještě příliš nezazněla, byť zpravodajka již zmínila důležitost tohoto zákona pro průmysl a energetiku. Chci připomenout energetickou koncepci České republiky a energetický mix Evropské unie. Jsou to dokumenty, které stanoví fungování energetického, nebo palivoenergetického komplexu v rámci celé Evropy na desítky let dopředu.